Hezké dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Členy vlády tady ještě nevidím... Už vidím pana ministra dopravy. Zahajuji další jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Paní poslankyně Kateřina Konečná má náhradní kartu číslo 1.

To jsou všechny omluvy, které mi byly v tuto chvíli doručeny.

Poté bychom pokračovali body podle schváleného pořadu schůze.

Prosím pana předsedu Faltýnka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid. Máme mnoho pevně zařazených bodů, a pokud se máme vypořádat s těmi návrhy, které budou předneseny nyní, tak bych prosil o vaši pozornost. Žádám o zklidnění situace. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo.

Vážený pane předsedající, chtěl bych poprosit o pevné zařazení nového bodu schůze, který by se jmenoval Návrh na zkrácení lhůt projednávaných návrhů zákonů. Bod navrhuji zařadit dnes jako první bod dopoledne již před pevně zařazené body. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

To, co se stalo včera v odpoledních hodinách, dokazuje to, že z nepochopitelných důvodů se zástupci vládní koalice bojí a Poslanecké sněmovně úmyslně chtějí zamlčovat některé informace, které se dozvídáme ohledně Ministerstva spravedlnosti, ohledně veřejných zakázek na Ministerstvu spravedlnosti, pouze a jenom z médií. Máli Poslanecká sněmovna plnit svoji kontrolní roli, a pevně věřím, že všichni, kteří zde sedíme, stojíme o to, aby Poslanecká sněmovna plnila kontrolní roli, tak já se chci ty informace dozvídat od paní ministryně tady na půdě Poslanecké sněmovny, a ne z České televize. Takže já navrhuji, aby se zařadil bod pod názvem Informace ministryně Válkové o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné zakázce takzvané elektronické náramky jako bod číslo 2 na dnešní program schůze, a velmi zdvořile vás všechny žádám, abyste se nechovali zbaběle a abyste nám zvedli ruku, i sami sobě zvedli ruku pro to, abychom se mohli informace, na které máme právo, tady dozvědět z úst paní ministryně, a ne zprostředkovaně prostřednictvím médií. Ano, děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Kdo dále do pořadu schůze? Nikdo.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji.

Prosím, pane předsedo.